Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Bartoš. S náhradní kartou číslo 21 hlasuje paní poslankyně Pekarová Adamová.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní bychom nejprve přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Miholu a poslance Jiřího Valentu. Ptám se, zda je zde nějaký jiný návrh na určení osoby ověřovatelů.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 134 poslanců, pro 132, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Miholu a Jiřího Valentu.

Paní poslankyně, páni poslanci, ve čtvrtek 19. března jsem svým rozhodnutím na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s tím, co jsem vám právě přečetl, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze posoudit před projednáním návrhu pořadu, zda stav legislativní nouze trvá. S náhradní kartou číslo 6 hlasuje paní poslankyně Valachová. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, nikdo se do rozpravy nehlásí, já ji tedy končím a přikročíme k hlasování.